Co se týče úspor v sociálním systému, SPD považuje za prioritní okamžité ukončení zneužívání sociálních dávek takzvanými nepřizpůsobivými, tedy osobami, které se dlouhodobě vyhýbají práci, ačkoli pracovat mohou. Příslušný zákon na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými jsme tady již dvakrát předložili Poslanecké sněmovně, ale právě současné strany Fialovy vládní pětikoalice nám schválení tohoto zákona vždy znemožnily.

A teď, abych to přeložil do srozumitelného vysvětlení, co to znamená pro občany České republiky. Přechod na tyto nové technologie by znamenal náklady výrazně přes 100 000 korun pro každou domácnost, které by se to týkalo. Experti považují tento plán za nerealizovatelný, jelikož by se jednalo o výměnu celkem 30 milionů plynových kotlů, přičemž v mnoha budovách je to i technicky nemožné. Tato regulace by znamenala faktický konec dnes široce využívaného plynového vytápění, a hlavně našim domácnostem by to opět razantně zvýšilo náklady na energie na kritickou až likvidační úroveň se všemi představitelnými negativními ekonomickými i sociálními dopady. Jde o další nesmyslnou regulaci ze strany orgánů Evropské unie, která poškodí Českou republiku, její občany i podnikatelský sektor.

Děkuji. Jak se k tomu postaví?

Řada občanů už nemá peníze a teď Evropská unie tlačí jedno za druhým, aby dále občanům zdražovala životy.

Takže to je za mne, prosím o podporu a doufám, a chtěl bych apelovat na vládní poslance, aby hlasovali pro tyto návrhy, aby se to tady mohlo ve Sněmovně projednat.

Děkuji za slovo.

Nemůže být tedy žádné podezření, že bychom tímto zákonem se snažili nějaký jiný, který má být na pořadu schůze, ohrozit nebo blokovat jeho projednání.

Bohužel k tomuto podezření už tady docházelo.

Také děkuji.

Paní místopředsedkyně má tedy slovo. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, vážené kolegyně, kolegové. Já dnes mám na srdci bod, se kterým už jsem tady jednou vystoupila, ale bohužel se situace od té doby nějak nevyvinula. Opravdu se na mne obrací velké množství starostů, kteří mají problém s výzvou na základní školy v integrovaném regionálním operačním programu. Ministerstvo pro místní rozvoj připravovalo výzvu na základní školy takzvaného Integrovaného regionálního operačního programu. Původně ta výzva měla být vyhlášena 1. října, ale čtyři dny před vyhlášením výzvy Ministerstvo pro místní rozvoj změnilo podmínky, a to tak, že zásadně, to znamená, snížilo celkovou výši způsobilých výdajů.